Co se týče televizních poplatků, meziroční snížení evidovaných přijímačů o 14 tisíc, přitom příjem z poplatků byl o 70 milionů vyšší, a to poprvé po šesti letech.

Děkuji paní zpravodajce.

Na řadě je faktická poznámka pana poslance Plzáka. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

To posouzení opravdu je děláno formou otázek, na které po zpracování jsou konkrétní odpovědi.

Můžete tomu věřit, samozřejmě neměli jste možnost do té zprávy nahlédnout, nemusíte tomu věřit. Jeden dotaz zde odcituji: Je uživatel schopen výhradně na základě výročních zpráv o hospodaření České televize posoudit, zda se v subjektu nakládá s veřejnými prostředky dle všech zákonných norem?

Chci, aby to tady zaznělo na stenozáznam, abyste to všichni slyšeli, a já podle toho také budu hlasovat. Děkuji vám. Děkuji. Pan předseda Kalousek s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Jestliže pan poslanec Juříček varuje, že možná za několik let by se musely zvednout koncesionářské poplatky, aby byl rozpočet České televize vyrovnaný, tak vy tady zvedáte dramaticky daně, abyste udrželi deficit alespoň 40 miliard korun. Kde se ve vás, prostřednictvím pana předsedajícího pane poslanče Juříčku, bere tohle pokrytectví, když pro Českou televizi hlasovat nebudete, ale státní rozpočet hájíte a hlasovat pro něj budete? Kde se ve vás bere, pane poslanče Juříčku prostřednictvím pana předsedajícího, ta arogance vůči daňovým poplatníkům, že jste schopen na jedné straně pranýřovat stovky tisíc a na druhé straně tolerujete desítky miliard?! Já vaše argumenty pokládám za zcela falešné, účelové a pokrytecké a vás pokládám za zcela nevěrohodného zpravodaje! Děkuji. Pan poslanec Sklenák s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já bych také několika poznámkami rád reagoval na vystoupení pana poslance Juříčka. Tak předně bych ho chtěl velmi naléhavě požádat, aby neoznačoval členy rady jako nějaké panoptikum. Já si myslím, když se podíváme do životopisů všech členů rady, tak jsou to úctyhodné osoby, které v životě už něco dokázaly, a mimo jiné je do této pozice zvolila tato Poslanecká sněmovna.

Já si myslím, že na všechny otázky, které tam byly vzneseny, bylo zodpovězeno, ale zřejmě to někteří neposlouchali.

A tak se stalo, že v tom roce 2011 činil stav volných prostředků na účtech 3,68 miliardy. Tak jako co měla ta Česká televize s tím dělat podle vás, aby to hospodaření nebylo tzv. deficitní?

Nikoliv tedy že je budou spotřebovávat běžnou tvorbou, ale budou je investovat.

Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl reagovat na příspěvek pana poslance Juříčka. Tam zazněla spousta argumentů a zazněly tam informace o auditu, ale ten audit není veřejný. Na to se těžko reaguje. Děkuji. Faktická poznámka pana místopředsedy Sněmovny Okamury a pak budou následovat faktické poznámky pana poslance Foldyny a pana předsedy Bartoška. Prosím, máte slovo. Je to bezesporu člověk, který má obrovské podnikatelské a ekonomické zkušenosti, ostatně vybudoval úspěšnou firmu a myslím, že zaslouží respekt.

Kde je Česká televize?